Slovo má pan poslanec Dvořák. Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi říci pár slov jako lékaře a občana, ale také člena SPD.

A i přes přísné restrikce čísla nakažených rostou. Proč přísné restrikce, když evidentně nefungují? Jen omezují život lidem. SPD dlouhodobě říká, že plošné zákazy nejsou řešení, a vidíme to dnes a denně. Chceme chránit naše občany. Těm, kteří se očkovat chtějí, ať mají na výběr, jakou vakcínou, a ti, kteří nechtějí, ať nejsou dehonestováni. Ovšem vidíme, jak se dehonestace právě těchto občanů takzvanou salámovou metodou uvádí v praxi, například covid pasem.

Proč tomu tak není? Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

To, co ale chci říci, je to hlasování, které tady před chvílí proběhlo, a to hlasování o omezení řečnické doby, protože my v SPD jsme tady chtěli diskutovat, protože my jsme proti prodloužení nouzového stavu a chtěli jsme samozřejmě udělat všechno pro to, aby nouzový stav nebyl prodloužen. Ale vy, poslanci ostatních stran většinově, jste nám tady zamítli možnost, zamítli jste možnost našemu poslaneckému klubu, aby naši poslanci mohli opakovaně chodit na mikrofon a diskutovat s neomezeným časem. To znamená, my jsme byli proti tomu. A musím tedy říci, že to rozhodně nepovažuji za demokratické a za správné.

Na základě tohoto hlasování, které jste si tady většinově prohlasovali, jsou řadoví poslanci omezeni vystoupením na dvakrát pět minut. Na pouze dvakrát pět minut! To znamená, naši poslanci měli připravená vystoupení, chtěli rozebrat podrobněji situaci, chtěli se tázat ministra zdravotnictví Blatného na spoustu detailů, aby nám tady odpovídal, ale tím, že vy jste si to tady většinově prohlasovali, a dokonce i někteří poslanci, kteří si hrají rádoby na odpůrce nouzového stavu, tak se dokonce ani nedostavili do sálu, ani tady nebyli, aby nám pomohli při tom hlasování, tak jste nám omezili prostor pro diskuzi.

A říkám to na rovinu.

Buď tady můžeme dlouze hovořit a ptát se a diskutovat věcně, anebo si můžeme vzít dvouhodinovou pauzu jako poslanecký klub na poradu poslaneckého klubu.

My jsme chtěli zablokovat toto jednání, aby se už neprodloužil nouzový stav.

To je to, jak vy nasloucháte hlasu občanů, kteří si nepřejí prodlužovat nouzový stav. Takže první možnost jste nám vzali a nám zbývá pochopitelně jenom případně možnost té pauzy dvě hodiny. Je evidentní, že přes veškerá plošná vládní opatření je Česká republika statisticky jednou z nejhorších zemí na světě. Je pro nás nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat mezi okresy za svými příbuznými, navíc v době blížících se velikonočních svátků.

Čím dál více se potvrzují tato naše slova.